Chci vás jenom upozornit, že Ústava České republiky v článku 43, to je článek, o kterém zasvěcení už dlouho diskutují, zatím marně, tam se přímo předpokládá, že se parlament může k takovýmto návrhům vlády nejen vyjádřit, ale že je dokonce může třeba i zrušit. Pochopitelně rušit něco ex post už nedává příliš logiku, smysl. Proto vás prosím o podporu pevného zařazení tohoto tisku na zítřek po pevně zařazených bodech.

Děkuji. Paní poslankyně Němcová a připraví se pan poslanec Vilímec. Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Přicházím před ctěnou Sněmovnu s návrhem na zařazení nového bodu na program této schůze. Týká se také interpelací, tak jak o nich před chvílí mluvil můj pan kolega Koníček, ale můj návrh je formulován trochu jinak. Vycházím ze zkušenosti, kterou jsem měla na minulé schůzi Poslanecké sněmovny, kdy naposledy 5. května letošního roku během pravidelného čtvrtka se konaly jak písemné, tak ústní interpelace. Na těch písemných, pokud si vzpomenete, čtvrteční dopoledne nikdo z interpelovaných ministrů nebyl, tudíž dvě hodiny vymezené mezi 9. a 11. hodinou přišly zcela nazmar.

Na mou otázku vznesenou na těchto interpelacích, jak to tedy s účastí ministrů na projednávání těchto dvou bodů, jak písemných, tak ústních interpelací, bude, pan předseda vlády odpověděl, že si nechal vypracovat nějakou statistiku účasti ministrů, tabulku, kterou buduli ho citovat přesně, tak mi v té interpelaci říká: